Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil za klub KDUČSL k otázce prodloužení nouzového stavu. Hned na začátku bych chtěl říct, že jsme tuto záležitost velmi pečlivě na poslaneckém klubu probírali, a to s cílem hledat správnou cestu pro tuto zemi. Neřešili jsme to tak, že koalice a opozice, jak tady zaznívalo, tuším, od kolegů z KSČM, to není naše cesta. Hledáme správné řešení pro tuto zemi.

Chceme, aby byl navýšen kompenzační bonus živnostníkům na 20 tisíc korun, jak už zaznělo na naší tiskové konferenci ústy předsedy KDUČSL. Takže není pravda, jak tady bylo zmiňováno, že všichni, že celá opozice jaksi unisono odmítá. Ne, hledáme řešení a myslíme, že není žádný problém, vždyť se příští týden tady sejdeme, Sněmovna normálně jedná, a není problém tedy nouzový stav, pokud to bude nutné, opět prodloužit. Pan premiér nazval stav nouze stavem pomoci. Ale pak se mu to zřejmě nepodařilo dobře vysvětlit, protože velice pochybuji, že by takto naši občané, lidé, vnímali stav nouze stejně jako on. Dobře, bylo tady alespoň částečně, a chápu, že se nemůže zacházet do úplných podrobností, řečeno, proč nouzový stav potřebujeme a že je to především právní rámec, který umožňuje nebo usnadňuje řadu kroků a mnohá důležitá řešení. Ale i v tomto nouzovém stavu by mělo být všem v této zemi jasné, že přináší více ochrany než omezení, a to včetně omezení lidských práv.

Jsme na jedné lodi, slýcháme tu od pana premiéra, případně dalších ministrů nebo prostě z vládních lavic.

Já si to nemyslím. Možná čest výjimkám, pokud jako takové případy máme, ale dost často to bylo úplně stejné jako kdykoliv. Koalice, vládní koalice, a opozice. Takže ta loď společná, když se to hodí.

A byli jsme opakovaně odmítáni. Teď opravdu ale nevrťte hlavou, pane předsedo. Neposloucháte vůbec. Takže víte, přišla pozvánka pro jednoho z mých kolegů. A pokud vím, většina z opozičních stran to odmítla.

Já osobně si ministra zdravotnictví, pana doktora Blatného, vážím. A jsem rád, že vláda má ve svých řadách alespoň nějakého odborníka. On odborníkem opravdu je a takto já ho vnímám. Vážím si toho, že přibylo opory v datech a přibylo věcnosti tady v těch debatách. Opravdu, opravdu jsem tomu velmi rád.